Druhá poznámka.

A třetí skupinou jsou lidé pobírající důchod pod minimální mzdou. To jen na vysvětlenou, čeho se týká tento pozměňovací návrh pod číslem 7402. Děkuji. Zdůvodnění návrhu samozřejmě do podrobné rozpravy patří, kdyby si někdo stěžoval, takže všechno v pořádku.

Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, vážená vládo, dovolím si přihlásit se v podrobné rozpravě k číslu pozměňovacího návrhu 7429.

Já bych chtěla poděkovat za upozornění, ale je tady jistý rozdíl podle mého přesvědčení a je vyjádřen i v jednacím řádu ta podrobná a obecná rozprava. Samozřejmě když se podrobná rozprava bezprostředně týká pozměňovacího návrhu a nejde doširoka, tak je jistě opodstatněná. Pokud by nicméně se zaměňovala obecná za podrobnou rozpravu, tak to si myslím, že by nebylo řešení, které bychom měli prosazovat.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, také bych chtěl poděkovat za to, že se podařilo dodržet slíbené a že v tomto týdnu v posledních chvílích naší schůze doprojednáme v druhém čtení tento tisk. Odůvodnění si nechám na třetí čtení.

Těším se na třetí čtení, které snad stihneme co nejdříve. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo.

Mám za to, že nepadly žádné návrhy, které bychom měli v tuto chvíli hlasovat, takže končím i druhé čtení tohoto bodu. A můžeme pokračovat. Zbývá nám ještě šest minut do druhé hodiny, takže bychom se měli vrátit do předchozího bodu...

Děkuji za slovo.

Pokud paní předsedkyně nebude nic namítat proti tomuto návrhu vidím, že ne, tak jsem svolal kolegy do sálu. Podle hlasovacího zařízení je nás tady dostatek, takže pokud nikdo nic nenamítá, ještě dorazí nějací kolegové, a pak bych mohl zahájit hlasování o vyřazení všech zbývajících bodů. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro vyřazení zbývajících neprojednaných bodů ze schváleného pořadu? Kdo je proti? Já vám děkuji. V hlasování číslo 343 je přihlášeno 98 poslanců a poslankyň, pro 97 , proti 5. Návrh byl tedy přijat.